Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Prosím, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, jako již učinil pan poslanec Babka, který bude hlasovat s kartou číslo 38, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vás seznámila s náležitostmi, pro něž už bych požadovala klid, protože přece jenom ohledně programu těch informací bude celá řada.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jenom připomínám, že stav legislativní nouze

Konkrétně budu jmenovat, pokud se neztišíte. Navrhujeme: Za prvé zařadit do schváleného pořadu 25. schůze nové body, a to návrhy zákonů, které byly předloženy v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze.

Za druhé navrhujeme zařadit další dva nové body: Podpora územní celistvosti Ukrajiny a odsouzení válečné agrese Ruské federace a sněmovní dokument číslo 849, čímž jsou návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Dle dohody z grémia bychom tyto návrhy zákonů nejdříve projednali ve druhém čtení a následně ve třetím čtení.